Děkuji. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Ne, všeobecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Děkuji. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo není. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.